Takže uděluji slovo panu poslanci Janu Skopečkovi.

A když se zeptám, kolik jich je využíváno dneska, kdy ještě to není v zákoně, tak zjistíme, že jsou všechny tři. Tak to znamená, až tenhle zákon schválíme, že začnete využívat jenom jeden?

Tak prosím vaše dvě minuty. Ano, děkuji. Já bych chtěl také zareagovat na poslední vystoupení pana guvernéra.

Jenom tu poptávku přesouváte do nájemního bydlení. A ta vysoká cena nemovitostí je zejména určovaná nedostatkem na straně nabídky, a to jak sektoru vlastnického bydlení, tak sektoru nájemního bydlení, protože je prostě nedostatek bytů.

Děkuji za slovo. Já jsem se domníval a věřil jsem tomu, že debata s panem guvernérem bude jenom v odborné rovině a že politiku si necháme bokem.

Vy jste si začal, pane guvernére, ne my.

Tak vás žádám, abyste se do těch politických půtek nepouštěl a udržel tu debatu v politické debatě, nebo se budeme vracet k vašemu angažmá ve velké politice. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl vyjádřit naše stanovisko k tomuto zákonu. Má části, které jsou smysluplné.

Nemáte zájem, takže budeme hlasovat o návrzích.

Ano, žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Teď budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Návrh na vrácení byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.

Prosím.

Vy navrhujete, pane poslanče, výbor pro veřejnou správu. Výbor pro veřejnou správu. Přečtu dvě omluvy.

Kdo je proti?